Dámy a pánové, já rovněž budu reagovat na to, co říkal pan kolega Michálek, když se podivoval, kdo je tady nad soudem, nad soudní mocí. Jedině, ano, Sněmovna může nastavit ty normy jinak.

Tak, nyní na faktickou poznámku vystoupí poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Máte slovo.

Takže v téhle oblasti si myslím, že to smysl má.

A já bych byl velice opatrný. Myslím si, že nepravostí se dějí.

Čili já si nemyslím, že to je krok správnou cestou.

Prosím, máte slovo.

Jejich rozhodování je veřejné.

Neznamená to, že nutně všechno musí být včetně plných jmen zveřejněno. Já nevím, jestli je zájmem společnosti mít všechna rozvodová rozhodnutí včetně obsahu majetku a vytvářet tímhle databáze, komu se dá co dojít ukrást, případně kdo se s kým jakým způsobem hádal.

A to, co zmiňoval pak kolega Farský, odlišná rozhodnutí soudu v jedné věci dokonce na jednom soudě, tak od toho máme druhou instanci.

Já chápu, že i my i prezident republiky samozřejmě musíme poslechnout a respektovat rozhodnutí soudu. To je jasné, od toho tady soudy máme.